Děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozprav. Paní zpravodajka? Není tomu tak. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku. Pan poslanec Mihula.

Děkuji. Dále zde mám přihlášku ještě pana poslance Černocha. Dobrý den, dámy a pánové. Ještě bychom navrhli výbor pro školství. Ještě zde mám přihlášku paní poslankyně Maxové. Ještě jednou. Navrhuji přikázat tuto novelu k projednání do stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti.

Děkuji. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování. Dříve než tak učiním, všechny vás odhlásím, prosím, abyste se přihlásili svými kartami. Nyní tedy přistoupíme k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Dále zde máme dva totožné návrhy pana poslance Miholy a pana poslance Černocha o přikázání výboru pro školství, kulturu, mládež a tělovýchovu. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přidělení tomuto výboru. Proti?

Hlasováním končím. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán výboru pro školství, kulturu, mládež a tělovýchovu. Dále se vypořádáme s dalším návrhem paní poslankyně Maxové a to je přikázání stálé komisi pro rovné příležitosti. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že i tento návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti? Hlasování končím.

Tímto uzavírám projednávání bodu číslo 32.